Já jsem tady schválně uvedl ty nejzákladnější body tohoto návrhu zákona právě proto, aby nebyl nikým v debatě dezinterpretován jako zákon, který rozšiřuje nějaké možnosti pro jakousi nelegální migraci či něco podobného. Zcela naopak, tenhle zákon výrazně přitvrzuje vůči těm nejhorším pachatelům trestných činů, což jsou převaděči, a tenhle zákon naopak definuje nové a lepší podmínky pro legální migraci, která je žádaná veškerými hospodářskými komorami pro udělování modrých karet, jejichž platnost by se mohla zvýšit ze dvou na tři roky a znamenala větší stabilitu pro zaměstnavatele v případě, že zaměstnávají třeba i vysoce kvalifikované cizince na území České republiky. A jak už jsem jednou zmínil, i v kvalifikačních předpokladech vycházíme vstříc poptávce našeho průmyslu, našich hospodářských komor. Tedy v žádném případě se v těchto zákonných úpravách nejedná o žádné povolení pravidel pro vstup kohokoli ilegálního na území České republiky, právě naopak. Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Petr Letocha. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, dovolím si navázat na pana ministra.

Hlavním účelem navržené úpravy je vedle splnění závazků, které nám plynou z evropského práva, jak už naznačil pan ministr, reagovat na změny, které v této oblasti nastaly od poslední větší novelizace. V České republice se dlouhodobě zvyšuje počet žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, na což reagují navržené změny, které vám teď stručně představím.

Díky tomu nebude možné, aby jedna osoba mohla podle různých správních orgánů spadat do různých kategorií, a celkově tak dojde k usnadnění komunikace uvnitř orgánů státní správy.

Rovněž se díky této novele zefektivní řízení o mezinárodní ochraně včetně navazujícího soudního přezkumu, a to zejména díky zavedení procesních lhůt, které doposud nebyly jasně stanoveny.

Navrhovaná změna zákona o pobytu cizinců má za hlavní cíl upravit podmínky pro udělování takzvaných modrých karet a pracovních karet, díky kterým budou moci snadněji na českém trhu práce působit vysoce kvalifikované osoby. Tady bych chtěl upozornit na fakt, že lhůta pro začlenění tohoto institutu do českého právního řádu z předpisů evropského práva uplyne v polovině listopadu tohoto roku.

Souvisejícími změnami jsou pak například novelizace trestního zákoníku a zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Dojde rovněž ke zpřísnění trestů za tuto trestnou činnost. Například ten, kdo při nelegálním převádění migrantů vystaví větší počet těchto osob nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, bude potrestán trestem odnětí svobody na dva až osm let. V rámci navržené novely zákona o veřejném zdravotním pojištění budou děti, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky, převedeny do systému veřejného zdravotního pojištění. Dosud měly tyto děti speciální režim soukromého zdravotního pojištění, který byl pro jejich rodiče nákladnější, a zdravotnické služby, které byly z tohoto pojištění hrazeny, nebyly tak široké. Rodiče tak sice budou muset platit pojistné, bude se však jednat o nižší částku, než jakou museli platit dnes za soukromé pojištění, a péče, která jejich dětem bude hrazena, bude širší. Navíc toto pojistné bude placeno do systému veřejného zdravotního pojištění, díky čemuž se do něj podle dat Ministerstva zdravotnictví dostane o 50 až 100 milionů korun ročně více. Tato částka navíc počítá s výlohami, které za tyto děti bude veřejná zdravotní pojišťovna mít. Jedná se tedy o čistý zisk, který bude mít systém veřejného zdravotního pojištění na úkor zdravotních pojišťoven, které stojí mimo veřejný systém. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Koten.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážená vládo, dámy a pánové, přeji dobrý podvečer a dovolte mi, abych se vyjádřil k tomuto zákonu.